Proto děkuji za to, že jsme tento zákon dokázali v relativně rychlém režimu v těch posledních týdnech dostat až do tohoto třetího čtení, a dovolím si vás požádat o podporu v souladu s naším stanoviskem. Otevírám rozpravu. Vidím pana zpravodaje, že chce vystoupit. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Nechtěl bych to příliš, příliš debatovat, ale musím vám říct, že je neobvyklé, jak zcela liberální trh při přijímání zahraničních investic má Česká republika. Samozřejmě to souvisí s desetiletími...

Nicméně doba se postupně mění a je nutné si uvědomit, jaká rizika nám to skýtá. Svět se samozřejmě dělí, to všichni víme. Z hlediska národní bezpečnosti je bezpochyby potřeba, abychom některé věci uzavřeli.

Všechny ostatní pozměňovací návrhy jakékoli vládě v budoucnosti by příliš omezovaly ten manévrovací prostor. Proto i mé stanovisko v těch ostatních pozměňovacích návrzích bylo velmi nesouhlasné. Mohu se k tomu vrátit v těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ale ať už obsah anebo čas omezovat vládu, jakým způsobem bude prověřovat tu zahraniční investici, je zbytečně svazující. Ať vlády budou vypadat jakkoliv v budoucnu, tak všechny ty vlády by měly mít možnost právě se na to dostatečně precizně podívat, protože dneska není problém, abyste v řetězení firem skryli záměr toho konečného vlastníka, o co mu skutečně jde. A samozřejmě může to být i tak, že převzetí existujících firem může znovu skrývat jistá rizika. Proto se k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům pak ještě vyjádřím, přestože hospodářský výbor na svém posledním zasedání některé z těch pozměňovacích návrhů doporučil. Ale myslím si, že to spíš bylo dáno tím, že tam došlo k jisté míře nepochopení. A dávat dodatečné termíny vládě, jak to musí udělat, si myslím, že je liché. Mohu vám říct, že sám, když jsem investoval v Číně, tak jsem měl rok složené peníze na základní kapitál a rok jsem byl prošetřován, zda vůbec tu investici mohu zrealizovat.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, děkuji za slovo. Mám velikou radost, že se zákon o prověřování zahraničních investic dostal do třetího čtení. My jsme z opozice tento zákon dlouhodobě podporovali a snažili jsme se o to, aby jej Sněmovna projednala řádně, ale bez zbytečného zdržování. Je naprosto zásadní tuto normu přijmout, abychom měli nástroj, tak jak říkal pan vicepremiér, abychom měli nástroj, jak si i ohlídat klíčové investice a investice do klíčových odvětví a oborů, které mají vliv na obranu České republiky.

Takže my ten zákon podporujeme, my to vítáme, jsem za to opravdu rád, je to věc, na které se shodneme. Nepodpoříme většinu těch pozměňovacích návrhů, které ten zákon rozmělňují, a budeme velice bedlivě sledovat, jak vláda České republiky tuto normu naplňuje. Děkuji za pozornost.

Nebývá zde normou, aby někdo zpochybňoval suverenitu výboru. Výbor nějak hlasoval a nějaké doporučení dal. A druhá věc.

Ve druhém čtení je to namístě, a tam jsem si vážil toho, že ve druhém čtení zazněly osobní zkušenosti.